I ministr vnitra poděkoval složkám integrovaného záchranného systému. Především poděkoval policii, jejich pyrotechnikům.

Chtěli tam jít všichni.

S těmito hasiči se potkává po celé České republice, když je nějaký problém, ať to byly povodně, ať to byly sesuvy půdy na jižní Moravě, ať je to situace, kterou teď zažívají ve Vrběticích.

Ministr vnitra se dopustil do té míry kolegiálního kroku, že poděkoval i armádě. Armáda se v současné době podílí na výkonu policie a podílí se tím na základě usnesení vlády České republiky a na základě žádosti policie. Poděkování tedy samozřejmě adresoval i Armádě České republiky. Po druhém výbuchu a 24. listopadu byl trestný čin překvalifikován na trestný čin úmyslný tak po druhém výbuchu následně Policejní prezidium rozšířilo vyšetřovací tým pod dozorem krajského státního zástupce a vyšetřování převzalo Policejní prezidium.

Také chtěl uvést na pravou míru některá čísla. Policie České republiky eviduje zhruba 3 tisíce subjektů, pod nimiž provádí kontrolu. 2 112 subjektů má vydáno licenci pro takzvané zbrojní účely nebo zbrojní licence všech skupin. Pouze 21 subjektů v České republice provozuje sklady takto velkého rozsahu. Následně po prvém výbuchu po dohodě s předsedou vlády a po dohodě v rámci vlády nařídil ministr vnitra Policii České republiky, aby udělala namátkové kontroly především u těchto velkých provozovatelů těchto skladů. Ve zprávě, kterou nám ministr vnitra předložil ještě ten den ráno, byly nálezy u čtyř těchto subjektů. Nemohl konkretizovat u kterých, protože tam byla samozřejmě snaha o zahájení správního řízení, které je neveřejné, proto tam byla pouze naznačena pochybení, která byla zaznamenána, abychom my mohli být informováni, že to nejsou pochybení zásadního charakteru, která by ohrožovala okolí a bezpečnost obyvatel. Přesto se tyto kontroly prováděly a stále provádějí.

Licence pro udělování firmám pro vývoz do zahraničí má ve správě Ministerstvo průmyslu a obchodu, které se pro udělení těchto licencí baví s bezpečnostními složkami státu, ať je to policie, ať jsou to naše tajné služby, samozřejmě se dotazuje Ministerstva zahraničí a dotazuje se ještě dalších dotčených složek, které zákon vyjmenovává. Na základě těchto skutečností pak firmy obdrží nebo neobdrží vývozní licenci. Především je tam zásadní stanovisko v rámci našeho zacílení Ministerstva zahraničí, abychom tuto munici nevyváželi do zemí, kde to není v zájmu českého státu. Ve své podstatě vyjádřil ministr vnitra ochotu přímo tady na místě odpovídat na naše otázky. Chtěl se ale předtím vyjádřit k některým mediálním výrokům. No nemohli, říkal ministr vnitra. Tu věc sice vážně diskutovali, ale vzhledem k tomu, že se jedná o místo činu, tak se v současné době museli na tomto místě pohybovat pouze policisté a policejní pyrotechnici. Pokud to vyšetřování nechtěli zhatit, a to určitě nechtěli, tak tam přítomnost vojenských specialistů nebyla možná. Po dohodě s panem ministrem obrany Stropnickým, kterého ministr vnitra nazýval výlučně kolegou Stropnickým, v momentě, kdy bude vyšetřování dokončeno a tento areál se bude čistit, a bude se čistit několik let, armádu samozřejmě o pomoc policie požádá.

Minimálně věděl ministr vnitra ještě o jednom místě na jižní Moravě, které také potřebuje dekontaminaci. A je otázkou, v jakém rozsahu bude muset pyrotechnickou službu posílit. To znamená, jak znovu potvrzoval, že armádní specialisty nešlo použít. Pokud by nechtěl zhatit vyšetřování, tak je prostě a jednoduše použít nemohl. Další mediální výstup, který se snažil ministr vnitra na naší mimořádné schůzi vyvrátit, bylo, že evakuace byly zbytečné.

O evakuaci rozhodují pyrotechnici na místě, kteří znají situaci, vyhodnotí rizika riziko požáru, riziko další, které je spojeno s touto věcí. Obě dvě obce byly v tomto perimetru a bylo potřeba evakuaci provést.

V této pyrotechnické komisi jsou specialisté napříč policií, kteří se pyrotechnickou specializací zabývají.